134.

Zástupce navrhovatelů paní poslankyně Helena Válková je připravena na úvodní slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

O co tady vlastně jde? Jde tedy jak o změny v oblasti trestního práva hmotného, tak nutně o trestní právo procesní, které tyto změny uvádí potom do aplikační praxe nebo umožňuje, aby se aplikovaly, ale nejde jenom o tyto související procesní změny, ale jde i o nové možnosti, jak zefektivnit, zrychlit, zlevnit trestní řízení. První velká změna se týká redefinování jednotlivých hranic škody, kdy škoda byla stanovena před více než 17 lety, čímž se samozřejmě vzdálila ekonomické realitě a ve své fakticitě vlastně vede ke zvýšení kriminalizace. Týká se to nejen Pokud diskutujete jiné téma, než je novela trestního zákona, tak prosím v předsálí.

Týká se to tedy oblasti majetkové hospodářské trestné činnosti. U té nejvyšší sazby samozřejmě já jsem původně měla návrh, který by to skutečně revolučním způsobem zvýšil a přiblížil ekonomické realitě. Po dohodě s Nejvyšším státním zastupitelstvím jsme nakonec přistoupili jako předkladatelé na 10 milionů, původně se vážně diskutovala hranice 20 milionů.

Takže fakticky to vede ke kriminalizaci, která neodpovídá současné ekonomické realitě.

Takže v tomto smyslu si myslím, že jde o významnou procesní změnu, která nám zrychlí a zlevní trestní řízení. A to myslím, že opravdu uvítají všichni, nejenom soudci a státní zástupci, ale i ti aktéři, účastníci trestního řízení, o kterých jsem právě hovořila. A i proto je tak velká shoda politických stran na této novele.

To jsou drobnější změny.

Děkuji, pane místopředsedo.

Pane zpravodaji, máte slovo. Já jenom v krátkosti, protože s celým návrhem tohoto poslaneckého zákona nás velmi odborně, precizně a pregnantně provedla paní profesorka Válková jako navrhovatelka nebo předkladatelka tohoto zákona. Takže já jenom v krátkosti.